To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu tímto končím. Nemají zájem.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání dalšího bodu.